Já jenom pro pořádek dodávám, že předkládám návrh. Takže to, co přednesla kolegyně Černochová, je hlasovatelné a je možné po jménech hlasovat. To je potřeba vzít jako fakt. Rozhodneme hlasováním, zda se tak rozhodneme, nebo ne. Druhá věc. Obdrželi jsme nominace, došlo k osvojení a ty návrhy jsou řádně projednány a schváleny. Každopádně si myslím, že Poslanecká sněmovna v tomto ohledu je suverén a může si vyhradit hlasovat o jménech jednotlivě, jestliže se tak rozhodne. Současně dopředu říkám, že buduli žádán o stanovisko k jednotlivým návrhům, tak dám neutrální stanovisko, protože bude na rozhodnutí Poslanecké sněmovny, jak se rozhodne. Tolik za mě.